Čili ano, pokud vláda přijde se svým projektem, co se má s kontrolní zátěží dělat, co máme dělat s obcemi, které si stěžují, že za rok mají sedm kontrol na tu samou věc, co máme dělat s podnikateli.

Ten stejně nepůjde na většinu soukromých subjektů.

A co s tím asi tak ti starostové mají dělat? Pokus, který činí Martin Kupka, ale ve spolupráci s námi dalšími, říká, ať Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc sledovat množství kontrol, které probíhají, a má pravomoc, stejně jako má dnes, upozorňovat na to, kde má dojem, že jsou nesprávně čerpané státní finance, respektive kde se s nimi případně plýtvá. On jenom dodává informace Sněmovně: dejte si pozor na tohle, tady se vyhazují zbytečné peníze za stavbu silnic nebo zbytečné peníze za IT systémy, starejte se o to lépe.

A proti této snaze samozřejmě Ministerstvo financí vystoupí. A já si myslím, že to vystoupení je velmi nešťastné. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Nicméně je evidentní, paní ministryně, že ta reakce byla na nějaký meziprodukt, který se ve finále nedoputoval.

To jediné, v čem se upravuje daňový řád, je skutečně to, že správce daně je před zahájením daňové kontroly povinen si ověřit v evidenci kontrol, že nevzniká významná kontrolní zátěž, a zároveň je povinen do evidence kontrol potom tu kontrolu samotnou zaznamenat. Čili tady skutečně jde o efektivitu.

Já předpokládám, že to je přesně i v duchu toho, co vaše vláda prosazuje aby kontrolní činnost, která je důležitá, byla maximálně efektivní, ale zároveň se nestávala něčím, co je zbytečnou nadměrnou šikanou, nebo chceteli buzerací těch kontrolovaných osob, protože v tomto smyslu by potom samozřejmě ta kontrolní činnost neplnila ty cíle a ten efekt, který má mít. Takže já věřím, že i vaši úředníci, vaše ministerstvo v tomto smyslu pochopí to finální znění našeho pozměňovacího návrhu a připojí se k jeho podpoře.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

NKÚ jsme doposavad chápali jako ten orgán, který prostě přichází vždycky jenom s tou kontrolní činností jako takovou, a teď mu přibývá jedna velmi důležitá úloha, a to úloha orgánu, který kontroluje, jaké všechny kontroly v té dané obci a městě probíhají, jestli někde neprobíhají současně, a NKÚ prostě ručí za to, aby ty obce a města a třeba i podnikatelé, kontrolované osoby, nebyli zatěžováni nadměrnými kontrolami v jednu a tu samou chvíli. A to samo o sobě vytváří přece tu atmosféru, kterou chceme: aby v naší zemi bylo řádně kontrolováno, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, ale zároveň aby tady nebyly samoúčelné kontroly, které probíhají prostě jenom proto, že ten kontrolní subjekt potřebuje vykázat, že někoho v ten daný rok v tu danou rozhodnou časovou dobu zkontroloval. NKÚ se v té chvíli stává garantem odbornosti, garantem řádnosti kontroly a také garantem řádného zdůvodnění té kontroly a je tady opravdu pouze a jen naše ambice nikoliv aby nedocházelo ke kontrolám, ale aby ty kontroly byly vedeny řádně, aby tady byl i jistý tlak na kontrolní úřady nejrůznějšího typu a aby tady byla dostatečná evidenční povinnost toho, že daná kontrola probíhá, nedocházelo k duplicitám a ke kontrolám ve stejný čas na stejném místě. To je celé. A to ten návrh, myslím, legislativně a právně velmi čistě řeší a těm výhradám úplně nerozumím.

Děkuji, pane místopředsedo. Tak méně úřednicky.

To, že Finanční správa provádí daňové kontroly na základě analytiky.

Podléhá to striktně mlčenlivosti.